Největší položkou byly náklady na dopravu. I ty se liší podle vzdálenosti bydliště, činil 62 milionů korun, náklady na kanceláře, asistenty a telefony pak celkem 43 milionů korun.

Takže doufám, že spoluobčané dobře poslouchají.

Ono je to velice dobře udělané, protože se to těžko počítá, ale jsou tam výdaje na reprezentaci. Výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla toho orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce. Výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky s výjimkou letecké dopravy při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce. Výdaje na dopravu při zahraničních cestách. Výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách.

Výdaje na odbornou literaturu.

Neskutečné! Užívání v místě sídla orgánu, pokud v tom místě nemá trvalý pobyt. Užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě poslancem.

Ještě se sluší připomenout, že snad kromě učitelů jsou poslanci a senátoři také jediní, kdo mají v létě dva měsíce prázdnin, a na rozdíl od členů vlády se na poslance a senátory nevztahuje zákon o střetu zájmů, takže si mohou dál v klidu podnikat a při tom ve Sněmovně nebo Senátu hlasovat o svém předmětu podnikání, samozřejmě až na jediného poslance, a to asi tušíte, o koho jde. Jeden nemůže, všichni můžou, převedou na manželky a tak dále. Takové platy pomalu neberou ani manažeři.

Tak to je samozřejmě strašně moc peněz a vláda říká, že hledá úspory, nebo politici, ale u sebe nehledají.

Přitom zrovna v době, kdy vláda tvrdí, že je zapotřebí šetřit, by politici měli jít příkladem a jako první začít šetřit u sebe.